Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal místopředseda vlády a ministr financí... Pardon, omlouvám se, pane ministře, jistě pochopíte, že dám přednost vašemu předsedovi poslaneckého klubu. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Omlouvám se, opomněl jsem vás. Děkuji za slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já si dovolím předstoupit s tímto návrhem. Je to po určité konzultaci se všemi předsedy poslaneckých klubů.

Jsou to ty zákony týkající se hazardu, které jsme včera nestihli projednat, a já jsem se dneska ráno pokoušel neúspěšně zařadit tyto tři tisky na zítřejší pozdní odpoledne, tak abychom je zařadili dnes po projednání státního rozpočtu a těch souvisejících tisků, které jsou na tabuli, to znamená konkrétně po bodu číslo 146. Navrhuji tento postup. Hlasovat za prvé o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, že existují mimořádné důvody, aby byl pořad schůze změněn po uplynutí 30 minut od zahájení schůze, a za druhé, že Poslanecká sněmovna souhlasí s pevným zařazením, a to na dnešek po projednání bodu číslo 146. Chtěl bych vás moc poprosit o to, abychom dneska po státním rozpočtu stihli ještě projednat tyto důležité tři tisky tak, abychom, a to je rovněž dohoda s kolegy, byli schopni skončit kolem 19. hodiny. Děkuji předsedovi Faltýnkovi za jeho návrh, o kterém budeme hlasovat, pakliže určíme, budeme tedy hlasovat dvakrát. Nejprve budeme hlasovat o tom, že vyhradíme tento čas pro mimořádný důvod k tomu, abychom hlasovali o změně programu schůze. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Budeme nejprve hlasovat o prvním návrhu pana předsedy Faltýnka, to jest, že i mimo stanovenou dobu budeme hlasovat o změně programu schůze. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, abychom mimo stanovenou dobu uznali, že jde o zvlášť závažný důvod a hlasovali o změně pořadu schůze? Kdo je proti? Je to hlasování číslo 163, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 91, proti 8. Návrh byl přijat.

Jsou to zákony související s hazardem. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali se změnou pořadu schůze a já se teď vrátím... Omlouvám se, pouze pokud jste místopředseda klubu, neb jsme mimo body, pouze s přednostním právem. Jste místopředsedou poslaneckého klubu? Prosím, pane poslanče.

Ty závažné důvody spíš podle mne spočívají v tom, že vládní koalice není schopna zákony, které předkládá, v řádném čase, v řádném programu projednat, sami sebe neustále zdržujete, sami sobě děláte problémy, sami sobě odkládáte projednávání bodů. A pak najednou sem navrhnete takovýto mysteriózní pojem jako zvlášť závažné důvody, o kterých pak vaší většinou rozhodnete. Čili moje otázka samozřejmě, jaké ty důvody jsou, asi nepadne na úrodnou půdu. Ale já sám sobě odpovídám a nám všem, kteří jsme hlasovali proti: ty důvody jsou jenom v tom, že nejste schopni řádně realizovat body ve schváleném programu. Pak se mění samozřejmě program Sněmovny, mění se jednací doba, mění se jednací řád, přidává se doba. A to každý, kdo si svůj život nějak plánuje, velmi těžko snáší. Já děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Velmi se omlouvám, ale vám, za postup předsedajícího, protože jsem nebyl přítomen včerejšímu grémiu, neb jsem reprezentoval Sněmovnu v zahraničí a netušil jsem, že se včera dohodlo, že udělovat slovo místopředsedovi klubu lze pouze v případě omluvené nepřítomnosti předsedy klubu, což není tento případ. Proto se omlouvám, že jsem dal panu Zahradníkovi slovo. Nyní s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, pane předsedo. Děkuji, pane předsedající.

Tak zněla ta dohoda, tak se všichni předsedové klubů dohodli. A má to svůj precedens, v minulých volebních obdobích se tak několikrát stalo. Ano, totální neschopnost vládní koalice dodržovat legislativní termíny je závažný důvod. Prostě ta země potřebuje být řízená, a když je koalice neschopná, je to závažný důvod. Ten závažný důvod jsme uznali a dosvědčuji, že se tady jedná o dohodu. Tak, děkuji panu předsedovi Kalouskovi za tuto informaci a my už teď skutečně budeme pokračovat bodem číslo 143, třetím čtením návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016. Místo u stolku zpravodajů již zaujal jak místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš, tak zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Václav Votava. Před otevřením rozpravy žádám zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Václava Votavu, aby přednesl návrh postupu při hlasování. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, jestli je myšlena procedura hlasovací , tak samozřejmě se toho ujmu. Ano, tak já bych nejprve zdůraznil, že sněmovní tisk 617/4, to jest pozměňovací návrhy ke státnímu rozpočtu, byl rozdán 30. 11. všem poslancům a skládá se ze čtyř částí považuji za důležité to zdůraznit.

Máme tady i návrh na doprovodné usnesení, které přednesl pan poslanec Bendl ve druhém čtení.